Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych navrhnout na pořad naší schůze nový bod s názvem Stanovisko ministra školství, mládeže a tělovýchovy k využití výsledků dotazníkového šetření v rámci národních srovnávacích zkoušek. V uplynulých dnech se mi dostal do ruky dotazník, který je součástí národních srovnávacích zkoušek, které nahrazují přijímací zkoušky na zhruba padesáti fakultách různých vysokých škol v celé České republice.

Uvedu vám pár příkladů. Kromě nevinných otázek na dosavadní studium či motivaci pro výběr vysoké školy jsou součástí formuláře dotazy na politické názory dotyčného, názory na současné politické otázky a fenomény, názory na sebeidentifikaci dotyčného, zejména politickou a společenskou, ale například také na počet dosavadních partnerských vztahů či přijatelnost takzvaného volného vztahu s výhodami. Opravdu by mě zajímalo, jakým způsobem by zodpovězení takových otázek mohlo pomoci dané fakultě, nebo dalším uchazečům. Proč by fakulta nebo kdokoli jiný měl mít přehled o tom, kolik ze studentů nebo uchazečů stojí o volný vztah s výhodami? To je mi opravdu záhadou.

Ještě jednou poprosím všechny poslance a poslankyně, doufám, že nebudu muset jmenovat. ... který je financován z peněz daňových poplatků a který by měl sloužit čistě k jednomu jedinému účelu, tedy vybrat vhodné uchazeče o studium na vysoké škole.

Byla bych tedy velmi ráda, abychom se tímto tématem zabývali a zda by nám pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy mohl sdělit, zda vůbec ví o tom, že takové šetření v rámci přijímacího řízení probíhá, zda má informace o skutečném účelu tohoto dotazníku, zda mu to připadá vhodné, a pokud nikoliv, zda s tím ministerstvo hodlá něco dělat. Proto prosím o pevné zařazení tohoto bodu na středu odpoledne po 15. hodině, případně po dohodě s panem ministrem ve středu na jiný čas, aby tady pan ministr byl, případně v pátek 1. 6. jako první bod.

Děkuji vám, kolegyně, kolegové, za případnou podporu mého návrhu. A aby pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy věděl, o čem jsem tady hovořila, tak jsem pro něj jeden dotazník připravila a jeden dotazník tady mám i pro pana premiéra. Já vám děkuji, paní poslankyně. Ptám se, zda ještě někdo...?

Děkuji. Tak je také přijato usnesení na výboru pro bezpečnost, že budeme čekat do rozhodnutí Ústavního soudu, což je potřeba vzít také v patrnost, až budeme hlasovat. Protože Ústavní soud řeší otázku registru smluv, abychom nepředbíhali jedno druhé. Osobně navrhuji, abychom odložili zařazení tohoto bodu do té doby, než budeme znát rozhodnutí Ústavního soudu.

To znamená, byly to body 34, 36, tak po nich dávám žádost o pevné zařazení bodu číslo 49. Děkuji. Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Než budeme hlasovat o navržených změnách programu, chtěl bych požádat o vystoupení pana premiéra, a to k misím.

Na co vlastně čekáme? Chci připomenout dlouhodobý postoj občanských demokratů k vojenským misím. Současně říkáme, že tak vážný krok nemá činit vláda bez důvěry. Vláda bez důvěry tento materiál schválila, předložila Poslanecké sněmovně, a podívejme se, nenavrhuje jeho reálné projednání na této schůzi. Tak já bych chtěl vědět, jak to vlastně je. Co si vláda v této oblasti myslí, co bude prosazovat. Pochopil jsem z vyjádření té polokomunistické vlády, že minimálně část této koalice je proti misím.

Do dnešního dne se tak nestalo. Mluvím za občanské demokraty, nemluvím za ostatní opoziční strany. O tom samozřejmě nemám informace, zda ta jednání probíhají, nebo ne. Nemají být, pokud to hnutí ANO myslí se zahraniční a bezpečnostní politikou České republiky vážně.

Jestli to vůbec chtějí projednávat, kdy ho chtějí projednávat a kde chtějí sehnat podporu pro tento návrh. Nic jiného. Já vám děkuji.